Mluvíte o nejpřísnějším potrestání. Zasedne kvůli tomuto incidentu výbor? Určitě ano. Já osobně po diskuzi s kolegy budu navrhovat nejpřísnější potrestání, které jednací řád umožňuje. Tím myslíte konkrétně co?

Nejvyšší možnou sankci chce výboru navrhnout jeho místopředseda Petr Gazdík.

Poslanec Jan Jakob: Chování poslance Volného je nehorázné. Budu navrhovat nejvyšší možný trest a omluvu nejen místopředsedovi Hanzelovi, ale i veřejnosti.

Předsedající schůze má mimořádné postavení.

Je to bezprecedentní případ a měl by následovat odpovídající trest, zdůraznil Jakob s tím, že by se Volný jako slušný člověk měl vzdát svého poslaneckého mandátu.

Stejný názor zastává další člen výboru Marek Výborný, KDUČSL.

Novinky. Za sebe mohu sdělit, že budu žádat zítra finální rozhodnutí bez ohledu na účast či neúčast poslance. Prostor pro obhajobu dostal dnes a zítra. Je to dle mého jednoznačně dostačující, sdělil iDNES člen výboru Marek Výborný. Právu obviněného vznést námitku podjatosti odpovídá povinnost oprávněné osoby se touto námitkou řádně vypořádat. Míra zločinu pachatele není kritériem pro omezení vyloučení zjevně podjatého.

Nezákonná modifikace skutku.

Závěrečný návrh.